Od pana ministra jsme tady slyšeli, jaké důvody vedly ministerstvo tento návrh tisku předložit.

Do rozpravy bylo zapojeno přibližně asi devět členů školského výboru. Otázky nebo podněty směřovaly, jak už jsem řekla, spíš k těm praktickým dopadům uvedu pouze některé z nich. Například se členové výboru dotazovali, proč nebylo a není přesně uvedeno, kdy může ředitel tyto instituty, tím myslím mimořádnou distanční výuku nebo mimořádné ředitelské volno, přesně využít, proč tam není taxativně stanoveno třeba procento absence pedagogických pracovníků.

Protože v podrobné rozpravě nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy, dovolte, abych vás seznámila se zněním usnesení, které přijal výbor.